Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, máte slovo.

Primárně šlo o to, aby nebyla pochybnost, že příspěvek na OZE se musí vybírat ode všech a musí se platit. Při projednávání návrhu novely hospodářským výborem byly přijaty dva pozměňovací návrhy, které věcně souvisejí s předmětem navrhované právní úpravy. Jeden upřesňuje množství dodané energie, za které se hradí cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, a druhý obsahuje legislativně technické úpravy. Usnesení hospodářského výboru je v souladu s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu, které přijetí ostatních pozměňovacích návrhů, které byly původně předloženy na hospodářském výboru, nepodporuje. Nicméně bych chtěl říct, že tomuto zákonu, této změně, této novele se říká malá novela energetického zákona a můj úřad připravuje takzvanou velkou novelu energetického zákona, která by měla jít do připomínkového řízení koncem dubna, ve které zapracujeme některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy na jednání hospodářského výboru, zejména návrhy, které se týkají fungování Energetického regulačního úřadu, protože myšlenka, že by mělo být doplněno vedení úřadu nějakou radou, jako je to v jiných podobných institucích, je nepochybně správná, nicméně to bude vyžadovat, aby to byl systematicky propracovaný návrh, který projde řádným připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády, protože musí být vybalancovaný, aby tam nedocházelo k nějakým poruchám.